To je ta operace.

Interní studie uvádí výrazně vyšší částky.

A stejnou částku, tedy tři miliony, na mobily a notebooky pro zaměstnance. Do toho se ovšem nepočítají další náklady na zajištění provozu, především vybavení datových center, ve kterých se budou údaje z pokladen ukládat.

Podle autorů studie k tomu budou zpočátku stačit volné kapacity, jež má ministerská firma Státní pokladna Centrum sdílených služeb, což je subjekt, který vznikl transformací ze Státní tiskárny cenin ve své centrále v Praze na Žižkově.

To znamená, bude potřeba vystavět nové datové centrum.

Investice to bude zcela jistě v řádu miliard.

Náklady nebude mít samozřejmě pouze stát.

Ale náklady budou mít pochopitelně také firmy a živnostníci, kteří se k systému připojí. Zase se odvolám na důvodovou zprávu pana ministra.

I podle Ministerstva financí něco zaplatí malý živnostník. Nový terminál na online tržby přijde v Chorvatsku na 9 tis. korun, připojení na internet s dostatečnou kapacitou stojí 500 korun měsíčně. To podle dotázaných expertů odpovídá tuzemským cenám i u nás. Nové terminály pro 600 tis. českých živnostníků tak přijdou na 5 miliard. Nedomnívám se, že tohle je zrovna ten investiční náklad, který přinese České republice a českému podnikatelskému sektoru růst a konkurenceschopnost.

Tři a půl miliardy korun, to už je takové hezké zvýšení daní.